Já si myslím, že každý, kdo nosí plukovníka nebo generála na svých ramenou, by měl být schopen říct tu zásadní větu, co se tam stalo, a jít před tu kameru a vystoupit.

Prosím, pane poslanče.

Ano, benevolence a způsob řízení pana kolegy Kotena výboru pro bezpečnost vám to umožnila. Kdyby to byl jiný výbor, tak byste přijít musel. Padly tam některé dotazy, a dokonce tady to, co říkal pan kolega předřečník, tak to nebyla jednoznačná odpověď od pana generála. Čili já bych si dovolil bránit své právo na to se zeptat v jakékoliv fázi.

Já jenom velmi stručně k tomu postupu.

Děkuji. Kdo dál do rozpravy?

Děkuji.

Tak příští rok. Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo.

To je opravdu záslužná činnost.

Pan ministr zmínil, pane kolego Žáčku prostřednictvím pana předsedajícího, jsem druhé volební období předsedou podvýboru pro Policii České republiky, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby.